Ta situace je závažná a snaha Komise zasáhnout a pomoci oživení EU je v tuto chvíli legitimní, nicméně je vidět, že i ty návrhy pocházejí ze zemí, které mají poměrně silný a funkční byrokratický aparát. Tam je tedy to riziko špatného načerpání nebo nenačerpání, nebo dokonce zneužití těch peněz nějakým způsobem výrazně nižší než třeba ve východních zemích nebo v některých zemích V4 či České republiky. Podle mě jedním ze zásadních problémů, a tam bychom i adresovali následně usnesení pana premiéra, je skutečně ten časový rámec na čerpání těch peněz. Když se podíváme, jakým způsobem se v divokých projektech čerpají peníze v České republice na konci toho období, tak ty čtyři roky jsou skutečně málo a na efektivní využití peněz to nevidíme jako postačující. Ty projekty se budou nějakou dobu připravovat, a pak najednou bude ten poslední rok, kdy by se ty peníze měly použít. Právě z důvodu té omezené absorpční kapacity naší ekonomiky, zda dokážeme ty peníze ne utratit, ale smysluplně použít, proinvestovat, podporujeme jako Piráti rozložení záchranného plánu na to delší časové období. A je nezbytně nutné, aby tyto peníze směřovaly do oblastí, které mají následně nějakou přidanou hodnotu. Skutečně to není utracení peněz na nějakou zábavu, na nějaký festival. Já si myslím, že ten požadavek, aby tyto peníze šly do těch programů, které podporuje Evropská unie, je legitimní. Byl bych nerad, aby se ty peníze využily nějakým způsobem jako třeba sanace nějakých aerolinek apod. A těmi prioritními směry jsou zdravotnictví, inovace, digitalizace, rozvoj venkova, ale patří k tomu i pomoc malým, středním firmám, a to by mělo být důsledně kontrolováno. Podle mého Česká republika nemá seznam projektů pana premiéra nelze považovat za investiční plán, se kterým bychom mohli tyto peníze využívat, ani omylem.

Takže my držíme panu premiérovi palce, aby ta jednání vedla k nějakému kompromisu. Já jsem trochu skeptický, když teď ty nové návrhy i tím směrem zaznívají, ono těžko lze měnit ten univerzální vzoreček pro výpočet nároků jednotlivých zemí. Pokud se změní nějakým konsenzem, bude to dobře. Pro některé země je prostě výhodnější a pro některé méně. Když si vezmeme to kritérium nezaměstnanosti nebo výše HDP, pro Českou republiku je toto problematické, protože nízká nezaměstnanost v České republice, která si vybrala tu cestu levné ekonomiky a levné práce, o bohatství České republiky v podstatě nevypovídá, naopak nás tato role penalizuje právě v tom výpočtu. Jsmeli země, která má vysoký odliv kapitálu do zahraničí v dividendách, řešíme trochu jiný problém než firmy v zemích, jako je Německo nebo Francie, kde tam ty firmy sídlí a ty peníze neodtékají. My trváme na prioritizaci těch oblastí, do kterých se mají peníze investovat. Já to znovu zopakuji inovace, vzdělávání, konkurenceschopnost. Naopak si myslíme, že peníze by se neměly rozpustit v nějakých dotacích eurokorporacím. Proto bychom nedoporučovali v té široké míře směřovat ty investice do společné zemědělské politiky.

Myslím si, že není žádoucí, aby Česká republika, potažmo on ten výsledný kompromis nějakým způsobem vetoval. Zároveň bych se chtěl obrátit na vládu.

Bylo by smutné vyjednat si víc peněz, které pak nevyužijeme nebo budou utraceny za ty nesmyslné projekty. A zároveň je důležité, aby Komise důsledně kontrolovala peníze a trvala na podmiňování, protože máme v EU pár oligarchů, kteří si peníze chtějí často využít pro své zájmy, a já si myslím, že v případě, že jdeme směrem do dluhu, který následně vzniká, by toto bylo dvakrát nezodpovědné.

Děkuji za slovo, vážený pane předsedající.

Ty by měly být stanoveny až v závislosti na dohodě členských států a na celkovém objemu víceletého finančního rámce a plánů obnovy. Dále si myslím, že členské státy by měly být pravidelně a podrobně informovány o aktuální výši záruk a výpůjček a tyto byly poskytovány a prováděny transparentně a v souladu s principy finančního řízení. Druhým bodem, kdy Evropská unie navrhuje své nové zdroje, tak jak tady řekl pan premiér, vláda je v tomto obecně obezřetná, nicméně vyjadřuje ochotu diskutovat na základě konkrétních návrhů, kdy připouští zavedení takových vlastních zdrojů, které nebudou mít regresivní dopad, tedy nebudou mít dopad na méně vyspělé členské státy, tedy i Českou republiku.

Dále Poslanecká sněmovna podporuje směrování Evropských fondů primárně do vzdělávání, inovací, infrastruktury a zvýšení konkurenceschopnosti České republiky prostřednictvím konvergence. Protože priority vlády jsou infrastruktura, konvergence, tam chceme ty prostředky primárně směřovat, protože si myslím, že ty peníze jsou vidět a přinášejí okamžitý hospodářský růst. Dále budu navrhovat, že Poslanecká sněmovna považuje za nezbytné, aby investice podporovaly zelenou a digitální transformaci a zlepšovaly infrastrukturní propojení Evropské unie. A dále, Poslanecká sněmovna vyzývá Komisi, aby kromě podmíněnosti grantů a půjček brala v potaz i stav právního státu a důsledně kontrolovala, že čerpání fondů bude v souladu s právním řádem členských států.

Děkuji za slovo, pane předsedající.